Děkuji za slovo. Já jenom organizačně. Chci se zeptat, pane místopředsedo, zda nemáte nějakou informaci o průběhu odpoledního jednání, protože obvykle jsme dostávali mezi jedenáctou a jednou na stůl informace o tom, kdo je přihlášen do interpelací, a teď ji nemáme. Ano, máte pravdu.

Tak prý to sem někam nahoru poslali, nicméně já to tady nemám a standardně to mívám. Nicméně premiér bude prý potvrzen. To je pravda. Takže já tedy počkám a budu vás informovat ještě na mikrofon. Už mám telefon.